Co mně na tom vadí? Vadí mně na tom několik věcí. Za prvé, když se podívám do důvodové zprávy, tak bych řekl, že s ní i můžu souhlasit, ale když se podívám do vlastní navrhované úpravy, ta hovoří trošku o něčem jiném.